Současně samozřejmě toto zadlužování, které tady bylo v posledních dvou letech, vedlo k tomu, že máme třetí nejvyšší inflaci v České republice. A zase, co způsobuje inflace? Způsobuje zdražování, ale způsobuje taky a to je podstatné znehodnocování peněz, které mají občané, ať už je mají uloženy, nebo je dostanou na mzdy, ty peníze mají menší hodnotu. A to je prostě něco, co dlouhodobě nechceme, takže musíme se chovat tak, abychom inflaci nezvyšovali, abychom neroztáčeli inflační spirálu, jinak bychom se chovali i nelogicky, protože bychom lidem pořád přidávali peníze, ale současně ony by měly menší a menší hodnotu, a inflace má katastrofální dopady, o tom se tady teď nemusíme bavit.

A pak to byli právě příslušníci bezpečnostních sborů, protože jsme si byli vědomi jejich významu a nutnosti mzdy navýšit, mimo jiné i proto, že minulá vláda platy příslušníků po dva roky po sobě nenavyšovala.

A také je si potřeba uvědomit celkovou částku, která je vyčleněna na platy příslušníků bezpečnostních sborů v rámci státního rozpočtu. Ta částka se v této chvíli pohybuje přes 50 miliard korun.

Děkuji, pane premiére, za odpověď a dodržení času. Nyní se zeptám pana poslance, zda chce položit doplňující otázku? Vidím, že ano. Ve svém programovém prohlášení vlády mimo jiné uvádíte cituji: